Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedající, kterou podal pan poslanec Stanjura. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 16. Námitka byla přijata. Nyní prosím, aby se k informaci, kterou k tomuto bodu přednesl pan poslanec Adam, vyjádřili postupně nejprve místopředseda vlády a ministra financí Andrej Babiš a po něm paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající.

Prosím, pane ministře.

Auditní orgán Ministerstva financí na základě požadavku Evropské komise ze dne 3. října 2014 provedl audit předmětného monitorovacího systému, přičemž Evropská komise požádala o provedení výkonnostního auditu a ověření všech výběrových a dodávacích řízení na veřejné zakázky s cílem zajistit zákonnost a správnost příslušných výdajů.

Rád bych uvedl, že Ministerstvo financí, tudíž ani já jako ministr financí nejsme oprávněni zasahovat do výkonu auditního orgánu a za účelem zachování této nezávislosti není možné, abych prováděl takové posouzení, které by vyústilo ve změnu výsledku předmětného auditu.

V případě tak závažných zjištění je běžnou praxí u jiných auditů, že příslušný orgán finanční správy provede svoje šetření, na jehož základě stanoví konečnou, zákonem vymahatelnou korekci.

Dovolte mi konstatovat, že vláda toto rozhodnutí odsouhlasila jako záložní variantu pro případ, že by nebyl zajištěn způsob, jak zachovat spolufinancování z evropských fondů. Co je momentálně klíčové z hlediska zajištění možnosti vyhlašovat výzvy v nejbližších týdnech ze strany řídicích orgánů, je funkčnost systému. Ministerstvo financí nadále hledá způsob, jak zachovat plné či částečné spolufinancování z evropských fondů, neboť není jednoznačné, že Evropská komise potvrdí nezpůsobilost výdajů v návaznosti na výsledky auditní zprávy k monitorovacímu systému.

Děkuji panu ministrovi financí.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k této informaci, která byla mimořádně zařazena na dnešní jednání Sněmovny.

To znamená, že vláda, naši úředníci, ale i my, nejvyšší představitelé resortů, se snažíme maximálně komunikovat s Evropskou komisí o našich snahách, schvalovat operační programy. Já zde jednoduše zmíním, že pokud by nebyl systém monitorovací, tak nejsou fondy a proč. Je to proto, že tento systém je jediný, který nyní v České republice existuje, do kterého se dají vkládat výzvy, který bude vše monitorovat, agregovat data, až k tomu, abychom my řekli, k čemu nám ty fondy vůbec byly. To znamená, že vše bude jednotné. Včetně jednotného centrálního monitorovacího systému.

Tento systém byl uveden do ostrého provozu již před několika měsíci. Ministerstvo pro místní rozvoj vyškolilo zhruba 2 tisíce lidí, tisíc lidí z řídicích orgánů, někteří z nich, zhruba 250, jsou vyškoleni tak, aby školili dále na tento systém.